Děkuji za slovo. Promiňte, pane ministře.

Zdá se, že poslední dobou je metodou vaší frakce, že kdykoliv slyšíte výhrady proti práci toho či onoho ministra, tak prostě řeknete, že to vůbec nebudete komentovat. Proč byste to komentovali, když s tím prostě nesouhlasíte, a nebudeme se tím zdržovat.

Ale tak to opravdu není, pane ministře. Tady prostě jenom významná část Poslanecké sněmovny má značné výhrady k práci na zvyšování obranyschopnosti České republiky, klade relevantní dotazy, klade relevantní argumenty a bude si vážit vašich relevantních uctivých odpovědí, a nikoliv ukňučených lkaní nad tím, jak vás nikdo nemá rád, když ti vojáci si vás tak strašně váží. Stojíte před Sněmovnou, vůči které se vláda zodpovídá.

Děkuji. .

Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane ministře, já bych vítal vaši výzvu k věcnosti, kdybyste se sám ve svém vystoupení této výzvy držel a byl věcný, což jste nebyl. Ale mně je věcnost vlastní, dokonce natolik, že to někteří považují za nevýhodu v politice. Já to naopak považuji za výhodu, takže teď budu velmi věcný. Bylo to v souvislosti s jinou věcí, než o které teď debatujeme. Dnes bych se vás nicméně v jistém smyslu zastal, resp. bych vaši vinu za stav naší obrany přece jenom trochu zlehčil. Jsem přesvědčen, že za to nese vinu celá vláda, která dostatečným způsobem se obraně nevěnuje.

Ale chci vás upozornit, že nejste ministr armády, jste ministr obrany a odpovídáte v tomto směru za to, jaká je obranyschopnost naší země. A teď se podívejme na ta fakta. Snižuje se podíl výdajů na obranu ve vztahu k hrubému domácímu produktu právě v době, kdy vy jste ministrem obrany, kdy je u moci tato vláda. Už jsme pod jedním procentem. To prostě není dobré. Podívejte se na srovnávací tabulku, jsme na jednom z posledních míst mezi zeměmi NATO. Když k tomu přidáte velmi podstatný údaj, a to je podíl investic na těchto penězích, tak jsme na tom ještě hůře, jsme úplně na chvostu. A to přece není dobré. To jsou čísla, která ukazují schopnost naší obrany, naši připravenost, vybavenost naší armády. Tohle všechno jsou špatná čísla.

Já vám děkuji. Jako další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ivan Gabal. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Dámy, pane premiére, kolegové, v návaznosti na vystoupení ministra já nepochybuji o tom, že další ministr nastoupí do lepší situace. Ale tady musím říct jednu věc, protože jsme neřekli všechno. Výbor pro obranu udělal maximum pro to maximum , aby se navyšovalo. Nemůžeme nahradit náčelníka Generálního štábu a ministra. To je prostě monopolní odpovědnost. Myslím si, že i vláda v tomto zůstala dlužná, aby zvýšila tlak na vývoj na obraně. Signálů, že to nejde dobře, měla dost. Já si dovolím ještě přidat k těm výhodám obrovská podpora veřejnosti a zájem na výstavbě armády a investicích do obrany.

Bylo mi řečeno, že je potřeba ty stroje opravit a používat. Všichni ujišťovali, že díly máme. A odpovědnost nemůže nést ředitel LOMu, to nese ministr. Omlouvám se. Děkuji vám, pane poslanče, za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan ministr Stropnický, poté pan předseda Stanjura. Pan ministr tady říkal, že nemá rád divadelní vtipy. Já, pane ministře, nemám ráda divadelní estrády. To, co jste tady předvedl, tak by vás spíš mělo po tomto ctěné osazenstvo oslovovat nikoli ministrem obrany, ale ministrem sebeobrany a fňuknou. A musím říct, že z úst muže, který je skutečně na této pozici, tak vaše slova zní pro mne jako pro ženu poněkud nepatřičně a velmi vážně. Tady nezazněla podstatná věc v té rekapitulaci úspěchů pana ministra obrany Stropnického. Pan ministr obrany Stropnický má na Ministerstvu obrany čtvrtého náměstka pro akvizice. A byla to jeho volba. Takže on selhal manažersky, protože se neuměl obklopit lidmi, kteří by byli schopni v tomhle pomáhat a akviziční proces startovat a řešit. Nemluvě o tom, že když se tady projednával zákon o veřejných zakázkách, přehrajte si steno, kolikrát jsem tady vystupovala a ptala jsem se pana ministra obrany Stropnického, který tady nebyl, nechal v tom paní ministryni Šlechtovou samotnou, jestli novela zákona o veřejných zakázkách pomůže akvizičnímu procesu v oblasti obrany Armádě České republiky. Tady jste neodpověděl, protože jste tady nebyl.